Proto jsem tak vystoupil.

Děkuji. Děkuji panu poslanci Volnému. Prosím, pane poslanče. Děkuji ještě jednou za slovo. Já na to jenom kratičkou repliku.

A to je všechno špatně. Já si myslím, že je právě na nás, abychom jim toto vnutili a aby ty studie nebyly do minulosti, ale aby ty studie byly pro budoucnost České republiky. Děkuji panu poslanci Šidlovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Pan zpravodaj. Děkuji za slovo.